Nyní budeme hlasovat o přikázání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Zahajuji hlasování. Kdo je pro?

Návrh byl také schválen. Konstatuji, že jsme přikázali tento návrh k projednání hospodářskému výboru a výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. V rozpravě zazněl návrh od pana poslance Elfmarka na prodloužení lhůty pro projednání o 20 dní. O tomto návrhu budeme nyní hlasovat. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Lhůtu jsme prodloužili. Děkuji panu ministrovi, panu zpravodajovi a končím prvé čtení tohoto návrhu. Omluvy. Pan poslanec Lubomír Volný se omlouvá z dnešního jednání od 12 hodin do konce jednacího dne z pracovních důvodů, Marian Bojko se omlouvá z dnešního dne od 13 hodin do konce jednacího dne z rodinných důvodů. Nyní se nebudeme zabývat ohlášenými body 62 a 63, a to z toho důvodu, že není přítomna paní ministryně spravedlnosti Marie Benešová, která je omluvena, a není pověřen jiný člen vlády, aby předložený návrh uvedl. Znamená to, že tyto body budou zařazeny na konec bloku prvních čtení.